Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já jsem vás interpelovala písemně ohledně problému nehodovosti na našich komunikacích.

Zaznamenala jsem, že se zvyšuje počet lidí, kteří zahynuli na silnicích v důsledku dopravních nehod. Žádala jsem vás, abyste mi zaslal přehled úseků silnic, které spravuje ŘSD a které jsou vyhodnoceny jako nejrizikovější a mají nejvyšší nehodovost. To jste také učinil. Odpověděl jste mi písemně, řekla bych, že docela rozsáhle. Také jste mi poskytl řadu zajímavých informací ve smyslu, že byla zřízena meziresortní komise pro bezpečnost silničního provozu.

Děkuji. Máte slovo, pane ministře. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom odpověď k paní poslankyni Kovářové prostřednictvím pana předsedajícího. Ministerstvo dopravy ani Ředitelství silnic a dálnic České republiky nedisponují seznamem nejnebezpečnějších míst na pozemních komunikacích, neboť pro tyto účely by musela být provedena bezpečnostní inspekce na všech dálnicích a silnicích I. třídy.

Ředitelství silnic a dálnic, a takový seznam těch míst, která by měla být opravena a která by měla být upravena, vám můžeme poté předat. Chceme tento audit udělat, protože to bereme tak, že stav silnice nebo dálnice a komunikace je jedním ze tří základních důvodů bezpečnosti.

Nicméně bych tady chtěl říci, že jsme vždycky vnímaví k této situaci, a pokud za námi přijde kdokoliv ze samosprávy s návrhem, že jejich úsek silnice je rizikový a problematický, tak ho řešíme.

Poté co bude bezpečnostní audit na všech jedničkách udělán, tak budeme mít k dispozici takový seznam, který můžeme poskytnout. Kdybyste vy přišla, nebo někdo ze samosprávy, s návrhem, kde vidíte problém, tak se s ním určitě ministerstvo, ŘSD a BESIP zabývat bude.

Děkuji moc za odpověď, pane ministře. Myslím, že ve vaší odpovědi zazněly dvě důležité informace, a to že bude proveden bezpečnostní audit na všech silnicích I. třídy.

Za to děkuji.

K tomu časovému horizontu.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji, pane ministře.

Já vám ještě jednou děkuji za odpověď.

Další interpelací v pořadí je interpelace opět na ministra dopravy Dana Ťoka, který odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci tendru na provozování mýtného systému po roce 2020 v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 351. Otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.